Děkuji panu poslanci Blažkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Benda.

Asi všichni určitě, ale tady se možná trošku něco motá, tady šlo prioritně o restaurace. V restauracích dneska už se většinou nekouří. Kde se vaří, podotýkám. To je můj názor.

A říkám už tady poněkolikáté, já budu hlasovat pro modely, které jsou rakouské anebo slovenské. Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní ještě dvě faktické poznámky pan poslanec Benda, poté pan poslanec Jandák. Dobré poledne, paní a pánové, pokračujeme v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré poledne, pane místopředsedo.

Takže jenom bych chtěl, abychom tam měli nějakou míru racionality, a poprosil bych pana kolegu Benešíka, který zrovna musel odejít, tak buď ať tam nechodí, na tu verandu, ale aby mi zakazoval kouřit už i venku, to už se mi zdá trošku moc. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času.

A potom prosím vás jedna taková maličkost. 250 pozměňovacích návrhů, to tu nikdy snad ani nebylo. To si nikdo nepamatuje. A mám takový pocit, i když tam vyleze jenom pár pozměňovacích návrhů, dejme tomu 120, tak to přestává být vládní návrh, pane ministře. Děkuji vám.

Potom faktická poznámka pana zpravodaje, který má také přednostní právo, a pan ministr také. Dobře. Ale také faktické poznámky? Děkuji za slovo. Já velmi nerad vystupuji ve třetím čtení, protože tady bychom měli řešit opravdu už konkrétní pozměňovací návrhy a hlasování, ale chtěl bych připomenout, že každý návrh zákona by měl být posuzován selským rozumem, měl by být reálně realizován v praxi a hlavně by měl být kontrolován.

Má to logiku? Já si myslím, že to loku nemá. A závěrem bych chtěl říct, že tady někdo zapomněl hlasovací kartu. Nyní faktická poznámka pana poslance Kolovratníka, potom faktická poznámka zpravodaje a pana ministra, potom přednostní právo pana ministra Mládka. Dobré poledne, kolegyně, kolegové. Ale v reakcích na kolegy musím a vlastně se také budu opakovat, prosím vás, kolegyně, kolegové, podívejte se do zahraničí, podívejte se do Velké Británie, včetně Irska, Severního Irska, podívejte se do velké části Německa, ale také do Itálie nebo Turecka dokonce. Tak prosím vezměte rozum do hrsti a podpořte ten zákon tak, jak ho navrhuje Ministerstvo zdravotnictví.

To jsou faktické poznámky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom navážu na pana kolegu. Já přesně tuto větu používám, že normální je nekouřit, a ještě za to doplňuji: kouření prokazatelně škodí zdraví. To bylo prokázáno. Ale vystoupil jsem kvůli tomu, že bych chtěl navázat na pana kolegu Jandáka.

Ale jinak souhlasím samozřejmě s tím, že skoro 250 hlasování je velká porce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jenom navážu na poznámku pana poslance Jandáka, že jako zodpovědný ministr bych snad ten zákon měl stáhnout. Chci tady ubezpečit Sněmovnu, že ho stahovat nebudu, protože bychom si nic neušetřili. I po přepracování, kdybychom přišli do této Sněmovny, tak si myslím, že by pozměňovacích návrhů nebylo mnoho.

Já věřím, že zákon zůstane v tom původním smyslu, ale je pravda, že skutečně když tady někteří předkládají desítky a desítky pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že ten smysl je úplně jiný, to znamená zákon tak zašmodrchat, aby už hlasovatelný nebyl. Takže já bych naopak chtěl vyzvat ty, kteří to nemyslí úplně vážně s těmi pozměňováky, aby je stáhli. Já zákon stahovat nebudu. Nyní faktická poznámka pana ministra Mládka, poté zopakuji pan kolega Klán, Vondráček, Vyzula, Blažek a Jandák.